Takže já jsem tady nelhal. Já jsem tady říkal pravdu, která je ověřitelná u pana ministra Chovance.

Já bych vás chtěl poprosit prostřednictvím pana předsedajícího, abyste mi řekl, koho jsem urazil.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Prostřednictvím pana předsedajícího pane Volný, vy jste urazil třeba mě, protože jste si vzal do úst celou sociální demokracii. Za druhé. Já bych plně souhlasil prostřednictvím pana předsedajícího s výroky pana Mirka Kalouska.

To je politika. Každopádně musím říct, že to jeho pojetí, jak vysvětlil, proč jsme tady jako poslanci a jakým způsobem se má Sněmovna chovat, bylo namístě, a kdyby ho dal na papír, tak ho s chutí podepíšu. Je tam jediný problém a ten problém zní: veřejný zájem. Veřejný zájem totiž není definován pouze v té právní rovině. Je definován v tom, jakým způsobem se chovají elity společnosti, počínaje, až po toho člověka, který je úplně na druhém konci. A z tohoto pohledu i my jako poslanci musíme k daným problémům přistupovat.

Ale skoropravda neexistuje. Neexistuje ani částečná pravda, stejně tak jako neexistuje třeba částečně těhotná žena, protože v ten moment si nikdo z nás nedokáže představit, jestli je, nebo není. A z tohoto pohledu je potřeba k tomuto přistoupit. Proto celý klub sociální demokracie, to znamená všichni sociální demokraté, podpoří zřízení této komise, a to i přesto, že souhlasíme s výkladem kolegy Kalouska. Jsem toho názoru, že komise, tak jak bude zřízena, bude účelová, ale přesto jsme připraveni ji podpořit proto, aby se našla... i ten druhý veřejný zájem, to znamená to morální hledisko a odpovědnost politika v České republice. Sociální demokracie totiž má na svém štítu vyryto svoboda, solidarita, spravedlnost. A prostřednictvím pana předsedajícího pane Volný, klidně se tomu můžete smát.

A byl bych rád, kdybyste si to aspoň trošku uvědomil. To znamená, padni komu padni, sociální demokraté dnes budou hlasovat pro zřízení této komise. Děkuji za pozornost. Také děkuji. Nyní mám opět s faktickou poznámkou pana poslance Volného. Dvě minuty. Prostřednictvím pana předsedajícího panu kolegovi. Pokud máte pocit, že si nevážím ČSSD, tak máte naprostou pravdu, protože podle mě strana, která dluží přes 300 milionů korun a posléze okamžitě zneužívá

Váš štít sociální demokracie je hrozně, hrozně špinavý. Odpovídá tomu víceméně i váš výsledek ve volbách.

Děkuji.

Dvě minuty.

Urážíte nás a já vám říkám naprosto otevřeně, že sociální demokracie od začátku je připravena hrát čistou hru. Nyní pan poslanec Kalousek s faktickou. Děkuji za své dvě minuty. Dámy a pánové, my tady nějak budeme muset celé volební období spolužít, potkávat se, mluvit spolu, občas se pokusit něco i dojednat.

A já se proti tomu ohrazuji a prosím, nedělejte to! Komu se to nelíbí... Ještě bych dodal, že ta strana kromě 150 let své státotvorné existence nám vychovala třeba i takové velikány pro naši dnešní politickou praxi, jako je pan předseda Faltýnek. Děkuji.